To je lež.

Jenom se divím, že jste si je dvakrát vybrali jako koaličního partnera a s nimi ty rozpočty sestavujete a schvalujete.

Ze 150 mld., o které budou vyšší příjmy letos, vy utratíte 140 mld. a říkáte, že jste schopni sestavit vyrovnaný rozpočet.

Předpokládal jsem, že vládní poslanci budou obhajovat a věcně argumentovat proti kritice opozice. To mi připadá jako smysluplná debata nad rozpočtem. Jedině tak se můžeme dobrat k tomu a konfrontovat názory na konkrétní návrhy v rozpočtu.

Děkuji vám za naprosto přesné dodržení času. Nyní faktická poznámka, paní poslankyně Němcová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Promiňte, kolegové, kteří jste byli připraveni k řádnému vystoupení. Pan předseda Fiala jako jeden z reprezentantů politických stran, které tady chtějí říci své zásadní slovo, zásadní postoj k tomuto základnímu zákonu země, se nedočká pozornosti členů vlády ani jeho kolegové předsedové ostatních politických stran, protože vládě na tomto zákonu pravděpodobně nezáleží. Jestliže tady má být střet o jakoukoli oblast, jak to, že zde nejsou přítomni resortní ministři, aby v této vstupní debatě obhajovali východiska, z kterých vycházeli při sestavování tohoto rozpočtu? Ukazuje to na tom, jak skutečně tento zákon je brán vážně ze strany vlády.

Ukazuje se na jeho tým, jakou podporu tomuto základnímu zákonu svou účastí vyjadřují. Považuji to za nepřijatelné ve vztahu k Poslanecké sněmovně. Myslím, že našemu respektu, nás poslanců, by náleželo to, abychom si vyžádali plnou účast členů vlády, protože jinak projednávat rozpočet bez těch, kteří jej sestavili, bez těch, kteří jej mají obhajovat, bez těch, kteří nám jej mají vysvětlovat, postrádá základní smysl. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Kdyby mi někdo sestavil byznys plán se ztrátou, tak ho vyhodím.

Dále bych navázal reakcí na pana prezidenta Zemana, který se tady rozplýval nad manažerským uměním paní ministryně financí. Bohužel já to nevidím tak optimisticky.

Mně to přijde poměrně dost málo vzhledem k tomu, že už v červnové verzi rozpočtu, tak jak ho připravilo Ministerstvo financí, byly velmi výrazně rostoucí příjmy, a vzhledem k tomu, že ekonomická situace a především predikce přestává být tak optimistická.

Dále k obecné ekonomické situaci, k tomu rozpočtu. U nás stále trvá obrovské zdanění práce, které je vyšší než třeba ve Švédsku.